Vy do šetření počítáte i zvyšující se příjmy. No to je absurdní. To je absolutně absurdní, abyste říkali: my šetříme tím, že daňoví poplatníci zaplatí více daní. A zase tím argumentujete pořád a pořád a pořád dokola. Zkuste vyargumentovat, proč máte o 36 mld. větší výdaje proti tak špatnému rozpočtovému výhledu, který připravila ještě naše vláda.

Stačí si přečíst v pondělí publikované výsledky, které publikuje Ministerstvo financí za prvních deset měsíců.

A tomu zase říkáte, že šetříte, a tudíž bude deficit nižší, než naplánoval Rusnokův kabinet. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já nechci vystupovat nějak kriticky, ale myslím, že opakovaně je důležité tady zmínit jednu věc. Není odpovědnost jen těch, kteří připravovali a hlasovali pro příslušný rozpočet. To se tady neustále tak trochu točíme v kruhu. Odpovědnost je za to, jaký byl skutečný výsledek. A já si myslím, že tohle je neustálý mýtus v Poslanecké sněmovně, že my považujeme za nejdůležitější rozpočet, o kterém se tady jedná na podzim, a o těch státních závěrečných účtech, jak to vlastně dopadlo, ten konkrétní rok, tak se vlastně příliš nebavíme. Myslím si, že v domácnosti nebo ve firmě je důležitý nejenom finanční plán, ale také výsledek. A tedy to, kdo je odpovědný za přípravu rozpočtů a tedy výši těch dluhopisů, musíme doplnit o to, kdo v té době vládne. Ministr financí tady řekl na mikrofon, a já tomu věřím, proč ne, že prostě dluh se nezvýší, tak se na ten výsledek samozřejmě podíváme na konci roku 2015. Já doufám, že bude takový, jak tady pan ministr financí prezentoval. Prosím, pane předsedo. Já nemohu jinak než podpořit slova svého předřečníka pana poslance Urbana. Důležitý je výsledek.

Vy plánujete na příští rok deficit 100 mld. a strukturální deficit 1,8. Ale proč plánujete něco výrazně horšího, než jak my jsme dopadli ve svém posledním roce, na to se těžko hledá odpověď.

Naopak si myslím, že je to potřeba, aby tím argumentovala. Neustále. Pan ministr Babiš miluje tento výhled.

Ta čísla jsou pravdivá.

Oproti tomuto výhledu vláda ministra Babiše zvýšila daně z příjmů fyzických osob o 16 mld. a to všechno jí nestačilo k tomu, aby měla deficit alespoň na úrovni roku 2013, ale to všechno používá k tomu, aby to promítla do výdajů, které jsou oproti tomuto výhledu o 36 mld. vyšší.

Ale jaké se do toho promítly vlivy? Promítl se do toho vyšší růst ekonomiky, než jsme si dovolili predikovat. Promítlo se do toho zvýšení daní, které ministr Babiš prosadil. A promítlo se do toho zvýšení výdajů o 36 mld., které jsme predikovali. A takhle je ten výhled pojmenován se vším všudy. Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Nyní tu mám tři faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Karel Fiedler, po něm pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Myslím, že my z našeho poslaneckého klubu Úsvit už jsme řekli k návrhu rozpočtu a tomu, co se tady dělá v rozpočtové ekonomice, svoje, řekli jsme svoje výhrady. Ale to neznamená, že nevidíme ani to, co se tady odehrávalo v minulosti. Ať se na mě nezlobí ti kolegové, kteří se tady u mikrofonu střídali doposud. Já už jsem to tady u mikrofonu také říkal. Já ji vidím trošku dále, tu historii, do těch let mnohem dřívějších, kdy se neměnilo to, co se tady dělo. Že nám pořád rostly deficity státního rozpočtu, že se pořád kumulovaly, že se pořád vydávaly dluhopisy na to, aby se zaplatily dluhy minulé. A já pořád zatím a myslím si, že nejsem sám, že to tak vidí i mnoho občanů nevidím rozdíl v tom, jestli tady byly v minulosti vlády pravicové, nebo levicové.

Dalším přihlášeným je pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče. Omlouvám se svému kolegovi panu poslanci Kalouskovi.

Nicméně k mému předřečníkovi. Ten trend je naprosto jasný. A současně buď byla stagnace, nebo mírná recese. Ten trend byl jasný, ten trend otočila až Rusnokova vláda s podporou současných vládních poslanců, kteří pro ten rozpočet hlasovali. Takže není reálné chtít z roku na rok nulu. To my taky vládě nevyčítáme. Jsme přece realisté. Ale souhlasím s panem poslancem Urbanem.